Pan předseda Babiš navrhuje také nový bod s názvem Zrušení pozice České republiky k migračnímu paktu. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu na pořad schůze.

V hlasování číslo 19 přihlášeno 159 přítomných, pro 68, proti 88. Návrh nebyl přijat. Další návrh přednesl pan předseda Radim Fiala, a to nový bod s názvem Návrh na odstoupení od migračního paktu Evropské unie, který schválil pan ministr vnitra. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu na pořad schůze. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Pokorná Jermanová navrhuje nový bod pod názvem Prodej zámku Štiřín. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu na pořad schůze.

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu na pořad schůze.

Návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Kobza dále navrhuje, aby bod číslo 32, sněmovní tisk 13, tedy trestní zákoník, byl projednán jako třetí bod dnešního jednání. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Kobza dále navrhuje, aby bod číslo 35, tedy sněmovní tisk 16, o státních svátcích, byl projednán jako čtvrtý bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu. Ptám se, kdo je pro?

Pan poslanec Zlínský navrhuje nový bod pod názvem Pokles počtu narozených dětí v České republice. Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu na pořad schůze. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu.

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl zamítnut.

Paní poslankyně Pošarová navrhuje nový bod pod názvem Kompetentnost a nekompetentnost současných ministrů. Zahajuji hlasování o pevném zařazení nového bodu na pořad schůze.

Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Štefanová navrhuje, abychom bod číslo 24, sněmovní tisk 5, zákon o zrušení soudních exekutorů, projednali jako první dnešní bod. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Oborná navrhuje nový bod a to pod názvem Zapojení českého průmyslu do výstavby nových jaderných zdrojů. Zahajuji hlasování o tomto bodu.